Zpřísňujeme u zásadních přestupků, naopak u těch bagatelních přestupků dáváme policii možnost, aby byla mnohem více shovívavá. A na žádost dopravní policie jsme tam dali princip, že v případě dopravní nehody může, ale nemusí být ta pokuta dvojnásobně zvýšena. Jde nám o to, abychom dosáhli toho, o co nám na silnicích jde aby se zvýšila bezpečnost. My jsme tady posledních deset let měli trend, že se počet smrtelných nehod na silnicích snižoval. Poslední rok byl bohužel rokem, kde se ten trend otočil a tam se počet mrtvých zvyšoval, a myslíme si, že je potřeba něco udělat. Záměrně říkám ne mladých, ale nových, ti, kteří nejsou zkušení. Navrhujeme tam, aby řidič, který má řidičské oprávnění po dobu kratší než rok nebo dva, o tom ještě se povede debata, tak aby měl menší počet bodů než ostatní. To znamená, místo dvanácti by měl třeba šest. Takže už jsem dlouhý. Omlouvám se, končím. Děkuji, pane předsedo. Já bych měl dvě poznámky a jednu nebo několik ještě otázek. Za prvé. V některých západních zemích je výše přestupků odstupňována podle příjmů. Chci se zeptat, protože pro někoho deset tisíc korun je značná částka, pro někoho to není zase tak velká částka, zda neuvažujete i o této změně. Za druhé. Ale já si myslím, že nejde jenom o ty nejzávažnější přestupky, ale jak jsem zmínil, o tu přestupkovou recidivu, kdy někdo neustále má ty přestupky. A za třetí jste mi neodpověděl, a já chápu, že pro každého ministra dopravy je to velmi nepříjemné, jak řešit ten problém předjíždění kamionů.

Víte, předjíždění nákladních vozidel v místech, kde je to nežádoucí, se dá regulovat už dneska místní úpravou na pozemních komunikacích. To znamená tam, kde jsou na dálnici tři pruhy, tak tuto možnost otvíráme a budeme iniciovat, aby se tam ty značky daly a hlavně aby to policie, dopravní policie v tomto případě, vyžadovala. To, abychom po celé dálnici dali generální zákaz předjíždění kamionů já si myslím, že to není úplně dobrý nápad.

My jako Ministerstvo plošný zákaz navrhovat nebudeme, nezdá se nám to vhodné. Na druhé straně budeme ale všude podporovat zákaz předjíždění kamionů, aby se nám nestávaly situace, že máme tři pruhy dálnice a paralelně tam jedou tři kamiony, jeden předjíždí druhý, který předjíždí třetí, to si myslím, že už je opravdu, jak se říká česky, zu viel. Takže k tomuto. A potom co se týče té výšky pokut odvozené od platu. Já jsem se dočetl, že takovýto návrh chce dát pan poslanec Huml. Já samozřejmě se tomu nebráním, nicméně je otázka, zdali by se takovýmto případem celý proces ještě víc nezkomplikoval. Ale už nechci zdržovat. Děkuji. Prosím pana poslance Farského, který bude dalším interpelujícím, a to na paní ministryni Šlechtovou. Děkuji za slovo.

Já bych se chtěl zeptat, proč toto nebylo jednak řešeno dopředu, protože určitě jsme museli počítat s tím, že dlouhodobě jsme, i já osobně jsem na to upozorňoval, že to nemůžeme stihnout do 18. dubna, nový zákon o veřejných zakázkách přijmout tak, aby byl i účinný v té chvíli.

Děkuji. Tak, prosím paní ministryni. Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tuto interpelaci, na kterou budu reagovat způsobem, že když jsem sem přišla s novým zákonem, tak jsem jasně sdělila z mých úst, že tento zákon samozřejmě musí být v účinnosti od 18. dubna.

Protože jsme si ho ověřovali s Evropskou komisí a dělali jsme si především srovnání starého zákona vůči tomu, co prošlo, co bylo schváleno od všech pozměňovacích návrhů až prostě po vratku k Poslanecké sněmovně.

Ten stávající zákon, všichni to víme, co jste o něm hlasovali, je přísnější než ten nový zákon, který bude v účinnosti od října 2016. Mluvíme například, pokud si vezmu takovou ukázku, která je zřejmá, vícepráce, tam je jenom 30 % i na ty individuální změny. Čili samozřejmě pokud se někde žadatel, ale nejenom žadatel, není to jenom na evropské fondy, kdokoliv, kdo bude zadávat veřejnou zakázku, se bude domnívat, že tam může být jakýsi otazník, zda to je v souladu se směrnicemi, Ministerstvo pro místní rozvoj na základě požadavku k tomu udělá rozbor a doporučíme samozřejmě, jak postupovat. Ale v tuto chvíli i na základě stanoviska, které vyjde zítra, tak tam upozorníme řídicí orgány a všechny žadatele, že se domníváme, že tyto pochyby, respektive tyto obavy nejsou úplně oprávněné, respektive to riziko že je opravdu na velice nízké úrovni, protože stávající zákon, jak se musí zadávat, je opravdu harmonizační, sice podle starých směrnic, ale je. Takže záruka zde z mé strany: Stanovisko vyjde zítra, vydáme ho. Národní orgán pro koordinaci ho následně rozešle všem řídicím orgánům, které jsou povinny to rozeslat na všechny příjemce.